Požádám ho, aby se ujal slova. Pane ministře, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, úvodem bych zdůraznil, že tento návrh zákona není doprovodným zákonem k novele Ústavy, která byla postoupena Poslaneckou sněmovnou Senátu a čeká na projednání v Senátu. Tato novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu je v zásadě technickou novelou, která má přizpůsobit zákon předchozím legislativním změnám, tedy napravit určitou zastaralost právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, které jsou v zákoně obsaženy. Právní řád od té doby prošel řadou změn, které doposud nebyly do právní úpravy postavení a činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu promítnuty. Návrh zákona dále v reakci na vývoj v oblasti informačních systémů upravuje rovněž tuto problematiku, pokud jde o jejich využívání Nejvyšším kontrolním úřadem zejména při provádění kontrol. V neposlední řadě jsou do návrhu zákona zapracovány některé instituty směřující k zefektivnění plánování kontrol NKÚ, jakož i další úpravy, které vyplynuly z dosavadní aplikace zákona v praxi. K těm hlavním bodům patří promítnutí do právní úpravy působnosti NKÚ terminologické změny v souvislosti se změnami právního řádu, jak už bylo naznačeno, a to zejména v oblasti soukromého a pracovního práva a organizace státních zastupitelství, dále stanovit povinnost vydávat věstník NKÚ obsahující kontrolní nálezy na internetových stránkách NKÚ, přizpůsobit právní úpravu využívání informačních technologií zejména v kontrolní činnosti NKÚ, aktuální úrovni rozvoje těchto technologií a umožnit při sestavování plánu kontrolní činnosti NKÚ předběžně si opatřovat podklady pro posouzení, které konkrétní subjekty zařadit do plánu kontrolní činnosti. Tato změna má přispět k zajištění vyšší účelnosti a efektivnosti kontrol a do jisté míry i reagovat na požadavek odstranění některých duplicit kontrolních mechanismů. Jak jsem říkal, návrh zákona je technickou novelou a já vás poprosím o jeho podporu. Možná ještě k projednávání v kontrolním výboru, kde byly přijaty pozměňovací návrhy, které jsou, snad až na jednu výjimku, technického charakteru a jsou přijatelné.

Děkuji vám.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor se tímto návrhem podrobně zabýval a na své 12. schůzi dne 15. ledna přijal usnesení číslo 83, které máte všichni rozdáno jako sněmovní tisk 262/1.

Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, tedy obecnou rozpravu končím. Také nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak.